Prosím tedy ještě pana zpravodaje Chvojku.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak? Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem předkládaného návrhu zákona je zajistit vyšší míru transparentnosti financování volebních kampaní.

Takže prosím všechny, kteří tady hovoří, aby tak nečinili. Tento úřad by měl být zřízen novelou zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích, který je na jednání Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk 569. Stanovisko Ministerstva vnitra k těmto návrhům předložím při jejich projednání. Pro orientaci, jsou stanoveny též limity na volební kampaň. Pro volbu prezidenta se jedná celkově o částku 50 milionů pro prvé a druhé kolo s tím, že pro prvé kolo se jedná o částku 40 milionů.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Mám zde jednu přihlášku, to je pan poslanec Plíšek. Takže pane poslanče, máte slovo.

Já musím nejdříve říci k tomuto zákonu, že on se na jedné straně tváří, že chce přinášet transparentnost do financování volebních kampaní a výdajů na volby, nicméně může vést přesně k opačným důsledkům. Stanovení limitů totiž zároveň umožňuje jejich obcházení jinými způsoby, než říká samotný zákon, a to zejména působením soukromých subjektů, soukromých firem při vedení volební kampaně. Tento zákon skutečně neřeší například reklamu na vodňanské kuře, neřeší to, když firma sponzoruje jednotlivé politiky, kandidáty do Poslanecké sněmovny, Senátu či dalších uskupení. Je jasné, že ani úřad, který se má vytvářet v tom druhém zákoně, s tímto nic neudělá. To znamená, účast politiků v soukromých reklamách bude bohužel umožněna, a tím můžeme označit ty limity za formální, protože výdaje, které půjdou na volby, politiky a politické strany, mohou být několikanásobně vyšší bez ohledu na to, že v tomto volebním zákoně se stanoví jejich limity.